Takže nechávám hlasovat. Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Děkuji vám. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. B24 kolega Stanjura snižuje kapitolu dávky státní sociální podpory a přesouvá na obsluhu státního dluhu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh B28 pana kolegy Stanjury. Je to opět z kapitoly Ministerstva vnitra, a to povinné pojistné placené zaměstnavatelem na kapitolu státní dluh, ukazatel obsluha státního dluhu. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh je B29 pana kolegy Stanjury. Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Omlouvám se.

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.